66.

Na úvod bych rád sdělil, že podnikatelskou činnost vykonávalo v roce 2012 celkem 1,12 mil. právnických a fyzických osob spadajících do kategorie malých a středních podniků, přičemž podíl malých a středních podniků na celkovém počtu podniků činil 99,86 %.

Rád bych zmínil, že ve zprávě jsou analyzovány podpůrné programy zaměřené na malé a střední podniky.

Podpořili jsme malé a střední podniky v aktivitách vědy a výzkumu v celkové výši 1 mld. Kč. Malé a střední podniky samozřejmě podporují i jiná ministerstva.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Zprávu projednal hospodářský výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako tisk 36/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Ivana Adamce, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Dobré ráno, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Ke zprávě o projednání ve výboru velmi jednoduše.

Celkem jednoznačný názor na tu zprávu byl, že je dobře zpracovaná, že ji vlastně Sněmovna bere na vědomí. Tam jsme se shodli naprosto přesně. Za jednu z takových možná vážných připomínek beru to, že by měla být jedna strategie pro podnikání jako pro celek. Myslím si, že to by bylo velmi zajímavé.

Velmi zajímavá byla diskuse ohledně snižování administrativní zátěže. Když se zeptáte jakéhokoliv podnikatele, tak vám řekne, že největší problém vidí dnes v administrativní zátěži.